Také děkuju. Další v pořadí pan poslanec Kobza.

Já bych také rád zareagoval na pana poslance Michálka, protože jeho přírodovědné znalosti a to, jak má nastudovanou planetologii, je skutečně obdivuhodné.

To slovo šetřit jsem tady slyšel asi osmdesátkrát dneska. No tak co udělala? Zvedla ceny.

Jo, to mám bohužel pravdu.

S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kott.

Děkuju za slovo, pane místopředsedo.

A co se týče té druhé věci. My tady řešíme domácnosti, což je naprosto v pořádku, ale neřešíme tady kritickou infrastrukturu, o které tady pan Michálek mluvil, co se týče zemědělství a potravinářství.

Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

No, z toho vyplývá, že to nečetl, protože to s tím nemá nic společného.

Takže potom doporučuji opravdu Pirátské straně, aby si to aspoň jeden z nich přečetl, protože za každou stranu máme specialisty.

Děkuju. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan předseda Okamura.

Tak to víte, já mám doma vířivku jako desetitisíce lidí v České republice.

Proto já jsem to taky takhle řekl. A dokud se takhle budete chovat, tak tyto veřejně známé informace si tady budeme opakovat.